Kam se poděla myšlenka o tom, že zavedeme nějakou variantu připojištění, které přinese další prostředky, zvýší solidaritu bohatých s chudými, protože privátní připojištění přináší peníze do systému a paradoxně ty peníze přivádí pro ty, kteří jsou v uvozovkách chudí? Ani slovo! Jenom povídání o tom, co uděláme naprosto zásadního. Je to dražší, než kolik peněz je na to vyčleněno. A jenom připomínám, že efekt tohoto rozhodnutí se objeví za osm až deset let. A když se podíváte na strom života lékařů, uvidíte, že se bude prudce a radikálně zhoršovat.

Je to zase něco, co zní velmi dobře, ale vlastně v tuto chvíli to nic neřeší. Má otázka je, co bude zítra, co bude pozítří. To plánovací období musí být minimálně deset let, jinak to nemá smysl. A také je pravda, že pokud chce vláda něco prosadit ve zdravotnictví, musí to udělat druhý den poté, co nastoupila, musí to mít nachystané, protože vždycky to bude mírně řečeno nepopulární a vždycky ta vláda, když to neudělá hned, najednou začne vidět na další volby a na to, že by zase mohla něco slíbit a neudělat, a pak už se to nikdy nestane. To je problém, který mám, který dovedu definovat. A když si to čtu v těch ostatních oblastech, všude vidím ten prst komunistické strany, jak tam prosazuje svoje myšlenky. Znám komunistickou stranu od svých plenek a vím, jak to funguje.